Děkuji. Děkuji za slovo.

Já bych teď vážně řekl, že náš poslanecký klub přesto, že se nepodařilo zatím prosadit zveřejňování živých smluv, tak podpoří v konečném hlasování přijetí tohoto zákona po těch dvou letech debat ve Sněmovně.

Máme tady dotace, jak říkal pan bývalý ministr zemědělství Bendl, třeba na plochu. Těch subjektů, které dostanou za rok více než 20 mil. korun, jsou řádově tisíce v České republice. A jsou samozřejmě mezi nimi i subjekty ze skupiny Agrofert.

A ty už nebudou muset zveřejnit veškeré své obchodní smlouvy a vznikne nám na trhu, bych řekl, velmi, velmi zvláštní a nerovnovážná situace. Ale já se do těchto spekulací nechci dostat. Tady je jen další doklad toho, že vzácný náš kolega Kalousek pokračuje ve své rétorice, která nemá hlavu ani patu a jsou to všechno nesmysly. Děkuji. Já bych chtěl pouze využít tohoto času a v přátelském duchu kolegovi Kolovratníkovi říci, že Nejvyšší kontrolní úřad není oprávněn kontrolovat příjemce dotace, ale toliko správce té dotace, tzn. toho, který kontroluje příjemce té dotace. Také bych rád využil této faktické poznámky před závěrečným hlasováním a zeptal se kolegy Farského, protože mi zůstává nezodpovězena ještě toliko jedna otázka, a to je, myslím si, pro nás důležité vědět: Kdo bude odpovědný za anonymizaci údajů, které budou předmětem publikace v registru smluv? Protože v tom zákoně to také uvedeno není a mělo by to tam být správně jasně stanoveno, čí to je odpovědnost.

A tímto se tedy obracím na předkladatele návrhu zákona. Já vám děkuji. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Vondráček, připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Máte slovo.

Ale ještě jednou.

Znamená to, že měla zveřejňovat už od ledna všechny svoje smlouvy ze svých soukromých peněz, z těch zbylých 980 mil.? A většina dotací je nenároková. A i když je dostane, je v pořádku, aby zveřejňovala v tomto režimu všechny svoje soukromé obchodní případy? Ten návrh je prostě nedomyšlený. Těch možností, jak se to dá špatně vyložit, je mnohem víc.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera a připraví se pan poslanec Kalousek. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Možná že se nedostaneme do stavu, kdy třeba tady za rok budeme muset vydávat pana poslance Faltýnka k trestnímu stíhání.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek a připraví se pan poslanec Urban. Máte slovo. Děkuji za slovo. Nemá asi smysl reagovat na pana poslance Vondráčka.

My jsme ho podpořili. A stejný názor mělo v této Poslanecké sněmovně 67 poslanců, takže zjevně nejsem jediný, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, kdo by si přál větší transparentnost těch, kteří přijímají z veřejných rozpočtů dotace.

To jsou prostě naše peníze.

Ale to vám nestačí.

A žádné Vondráčkovo mlžení to nemůže vysvětlit. Prostě zabránili jste transparentnosti těch, kteří dotují vaše podnikání. Tomu jste zabránili. Je to vaše právo. Máte na to politickou sílu.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mě zaujala jedna věc, kterou tady řekl pan předseda Faltýnek. On řekl: Pokud by privátní subjekty měly zveřejňovat ty smlouvy, tak je to poškodí. To tady zaznělo, všichni si to v nějakém stenu můžete přečíst. A já se tedy ptám, jak se vy, kteří podpoříte ten zákon, vypořádáte s tím, že jako vlastníci poškozujete firmy, které jsou ve vlastnictví státu ve většině?